I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů; II. pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny; III. zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi výboru pro životní prostředí což jsem právě učinila, IV. zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy. Tolik tedy usnesení výboru pro životní prostředí k danému sněmovnímu tisku. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Pěkný večer, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, teď je to jednodušší za hospodářský výbor.

Tak tady uděláme úpravu pro stenozáznam, protože zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jak jsem hlásil, paní poslankyně Eva Fialová, už není členkou tohoto výboru a návrh přednese zpravodaj pan poslanec Schiller. Já vám děkuji za slovo.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 677/0 projednat a schválit v předloženém znění; II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu; III. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené následující poslance pana poslance Elfmarka a paní poslankyni Evu Fialovou. Já děkuji za slovo, pane předsedající.

V návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností se objevuje několik témat, která vzbudila rozporuplné reakce. Prvním takovým tématem je hustota sítě míst zpětného odběru.

Já však vítám jednak požadavek na rovnoměrné rozmístění, který je v návrhu zákona, a především povinnost umístit místo zpětného odběru do jakékoli obce, která o to požádá. Jeden z podaných pozměňovacích návrhů navrhuje, aby zpracovatelé elektrozařízení postupovali podle norem CENELEC a byli v tomhle smyslu pravidelně ověřováni autorizovaným auditorem. Tento návrh poslankyně Fialové vzbudil vlnu reakcí a někteří zpracovatelé vyjádřili obavy, aby tato nová povinnost nezlikvidovala jejich podnikání.

Zjistil jsem také, že mnoho zpracovatelů již ověřenou certifikací disponuje nyní, a to včetně některých tzv. chráněných dílen. K pozměňovacímu návrhu však vydal nesouhlasné stanovisko také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, což by zde nemělo zapadnout. Proto jsem dospěl k závěru, že by měl předkladatel tohoto návrhu podat více informací o tom, kolika subjektů se vlastně nové povinnosti budou týkat, jaké jsou finanční náklady na audit atd., abychom se mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda tento návrh podpořit, či nepodpořit.

První pozměňovací návrh tzv. čínská zeď. V rámci přípravy návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností byla s odbornou veřejností diskutována potřeba zakotvení zákazů tzv. vertikální integrace, tedy omezení napojení zpracovatelů výrobků s ukončenou životností na činnosti kolektivního systému, které se právě říká tzv. čínská zeď. Úprava v předkládaném znění zákona je však nedůsledná. Omezuje přímou účast provozovatele kolektivního systému na zpracování výrobků s ukončenou životností, nicméně už neřeší situaci, kdy je provozovatel tohoto systému přímo či nepřímo napojen na zpracovatele. Text návrhu zákona navrhuji doplnit tak, aby se omezení zapojení zpracovatelů vztahovalo také na situace, kdy je zpracovatel napojen na kolektivní systém přímo či nepřímo prostřednictvím propojených osob.